Dále grémium navrhuje pevně zařadit návrh zákona vrácený Senátem bod číslo 214, sněmovní tisk 416/5, rozpočtové určení daní, na středu 16. 12. jako první bod středečního jednání. Pokud nezazní námitky, nechám hlasovat o návrzích z grémia najednou. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrzích z grémia tak, jak jsem je přečetl. Jestli není námitka, že o nich můžeme hlasovat najednou, zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh z grémia byl přijat.

Poté bychom případně pokračovali body z bloku druhých čtení. Nyní tu mám přihlášku k programu nejprve s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Po něm pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

A dále sněmovních tisků 661, rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, a 663, Dotační programy v zemědělství, jako druhý a třetí bod ve čtvrtek 17. prosince po odpovědích na písemné interpelace. Děkuji za pozornost.

Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Dalším s přednostním právem je pan předseda Laudát. Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, navrhuji na čtvrtek jako třetí bod, tzn. po tom, co tady navrhoval Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale je tady přílišný hluk. Myslím, že nejenom já, ale i kolegyně a kolegové vám nemohou rozumět, co žádáte. Poprosím, abyste pokračoval, až se sněmovna ztiší. Děkuji.

V řadě zemí se postavili na odpor typu Maďarsko a další. Někde to akceptují Velká Británie, Belgie, Švédsko. V Německu se to setkalo s obrovským odporem, protože to vyvolává reminiscence. Smyslem toho je požádat vládu o to, aby se zásadně distancovala od této směrnice nebo doporučení, protože skutečně to vyvolává velmi negativní reminiscence na neblahé období druhé světové války i německého fašismu. To je ten důvod předkladu. Děkuji, pane předsedo. Ještě poprosím název toho bodu problém označování prosím, předáte mi to. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Občanští demokraté byli ti, kteří hlasovali vždy pro vojenské mise v zahraničí, na rozdíl od mnoha jiných dnes zastoupených subjektů v Poslanecké sněmovně.